Děkuji za pozornost. Děkuju.

Než kolega dorazí k pultíku, tak načtu omluvu. Pane poslanče, prosím, vaše dvě minuty. Dámy a pánové, pane předsedající, děkuji za slovo.

To už nemá s racionální diskusí nic společného. A navíc to tedy dosti zpochybňuje práci státních orgánů. Určitě při posuzování podmínek adopce a já teď nebudu říkat, jestli je stejnopohlavním párům, což není možné, víme tak přece každá komise racionálně zvažuje objektivně všechny skutečnosti. Tohle si myslím, že je úplně mimo, úplně za hranou. A myslím si, že by to vyžadovalo omluvu. Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Malá. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, tohle byla opravdu síla!

Děkuji za slovo. Já si uvědomuji, že jsem očekával, že kolem toho bude velká diskuse.

A tyto děti, které odcestovaly z naší republiky, nikdo neví, kde skončily.

Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom velkou, rychlou, krátkou reakci na pana poslance Sílu, vaším prostřednictvím. Já se opravdu modlím, abych jednou neměla dítě, které tohle bude muset řešit. Ne proto, že bych ho neměla ráda, ne proto, že by myslím bylo něco méně, ale aby tohle nikdy nemuselo poslouchat.

Spousta gayů a leseb, které ke mně chodí do kanceláře a lobbují za manželství pro všechny, nechce surogátní mateřství. A chtějí také, aby bylo uzákoněno, aby nějaký zákon v České republice fungoval. Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Malé a bude následovat faktická poznámka paní poslankyně Válkové. Tak já jsem velmi ráda, že pan poslanec Síla tady citoval informace, které načerpal z kulatého stolu, který jsme pořádaly s paní profesorkou Válkovou na téma náhradního mateřství. A myslím si, že právě to je ten důvod, proč je potřeba náhradní mateřství v České republice upravit, aby se s dětmi nemohlo obchodovat. My jsme se opravdu tady už asi zbláznili. A nyní vystoupí paní poslankyně Válková. Děkuji, pane místopředsedo.

Já děkuju za dodržení času.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se já také vyjádřila k návrhu, který tady diskutujeme.